Na co jsou nám evropské směrnice?

Takže tolik asi bych navázal. A skutečně mysleme na ty lidi.

Nyní tedy končím obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dobrá, souhlasím. Bylo potřeba jednat rychle a rázně. Najít shodu. Snižovali jsme úředníky. A v tuto chvíli sahat komu sahat? Obraně?

Tyto úřady, které dneska jsou extrémně přetěžované.

Můžu jmenovat další, určitě jsem na někoho zapomněla. A samozřejmě zaznívá tu, říkáte tady: bude vám to stačit? Víte, kolik to bude?

Prostě to nebude. A na tom je postavena. A v tuto chvíli si myslím, že to je jediné a rychlé řešení, jak dostat peníze k lidem a firmám.

Co si tím pomůžu? Získám tři čtyři miliardy v tuto chvíli, když potřebujeme desítky, desítky miliard pro lidi, možná i stovky, pro lidi, které jsou teď v bezvýchodné situaci. To znamená, že toto byla filozofie. Můžeme si to dovolit, jsme ve výborné kondici. Můžete to tady, pane poslanče Skopečku, zpochybňovat.

Potřebujeme to na zdravotnické pomůcky. Vládní rozpočtová rezerva, která činí asi 5 mld., je dneska už utracena za zdravotnický materiál.

Takže potřebujeme, a určitě to ještě bude odhaduje pan ministr vnitra asi 7 mld. že ještě budeme investovat prostě do těchto ochranných pomůcek, a potřebujeme je. Nikdo nepočítal, že bude taková spotřeba, že prostě... Nebo měly mít nemocnice ve svých zásobách atd. Musíme to zajistit. A my to prostě zajistíme. Takže to jsou všechno věci...

Čím dál více prostě testujeme.

Ti řeknou, kdy můžeme začít ta opatření uvolňovat. Takže čas je velká neznámá.

To jsou země, které samozřejmě, ty budou řešit obrovské ekonomické problémy.

A to prosím děláme. I za cenu, že možná děláme nějaké chyby. To prostě už k tomu patří.

Rychle jsem navrhla liberační balíček jednat na posuny všech daní, prominutí sankcí, když to lidé nestihnou, to byla první věc.

Vláda včera schválila program Zaměstnanost.